Samozřejmě že by to udělali a v jiných sektorech asi, v těch, co jsou pro nás zásadní, v průmyslu a tak dále, kde vyvážíme, například automobily a tak dále.

Děkuji za slovo. V principu souhlasím s názorem kolegy Skopečka.

A pokud se týká této novely, kterou tady teď debatujeme, respektive senátní vratky, tak už to tady zaznělo několikrát. Je dobře, že se to téma otevřelo. Čeští zemědělci, výrobci potravin, určitě bedlivě sledují tuto debatu a vidí, jak kdo se k tomu staví.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl dvě reakce na mé předřečníky.

Nemyslím si, že je to správná cesta. A také bych chtěl dát za pravdu, byť možná jenom částečně, panu předsedovi Faltýnkovi.

Samozřejmě myslím tím celé Evropy. Mě těší, že začínáme společně přicházet na meritum věci a že začínáme chápat, že prostě tato soutěž není volná soutěž, a bohužel je tak přeregulovaná, že podle mého názoru, pokud nezrušíme ty dotace, jak řekl pan předseda Faltýnek, tak není jiná cesta než regulací čelit regulaci. A jenom chci říct, že naopak my chceme, aby ta konkurence byla.

Klesá a já si myslím, že jde České republice jenom o to, zastavit ten pokles, protože všechny ostatní státy si pečlivě hlídají, jestli jejich výrobci, jestli jejich zemědělci mají odbyt, a dbají na to, a my na to prostě budeme muset dbát také. Já vidím, že prostě není vůle na to, abychom ten zákon schválili, ale jsem přesvědčen, že se k tomu velmi brzy vrátíme, protože české zemědělství bude tak klesat na českém trhu, že něco budeme muset udělat.

Abych dokončil tu svoji úvahu, myšlenku, tak na zemědělském výboru, který podpořil pozměňovací návrh SPD na zavedení povinných kvót na pultech českých obchodů, českých potravin, tak jsme tím tu debatu otevřeli a to si myslím, že je dobře.

Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom prostřednictvím pana předsedajícího apelovat na všechny, aby se zamysleli nad tím, proč český zemědělec tedy nemá šanci prodat to své zboží, které je a řekli jsme si to často kvalitnější, je lacinější, není za ním uhlíková stopa.

Jak je možné, že nemá šanci prodat brambory, které je donucen prodávat za korunu do řetězců, a oni mu je stejně nevezmou, protože dají přednost těm zahraničním, a ve finále se prodávají za 20 korun?

Za 20 korun kilo masa nejsou schopni prodat!